Pak samozřejmě ten zákon bude putovat dál na Legislativní radu vlády a teď nám tam naskakují lhůty a další a další lhůty.

Paní poslankyně, váš čas vypršel. Já musím měřit všem spravedlivě. Překračování času není opravdu možné. Všichni to dodržují.

A také jsme tady za poslední měsíc a půl udělali pět novel zákonů. Takže my máme uzavřené meziresortní připomínkové řízení.

Počítáme s tou úpravou.

Děkuji.

Děkuju.

Chtěla bych vidět, pokud tedy toto je, tak bych chtěla vidět vypořádací tabulky, protože na každou zásadní připomínku samozřejmě musíte vypořádat. A jedou se tam ta kolečka.

Pokud to nebudete chtít tady schválit devadesátkou.

To už by bylo opravdu dost na tuto Sněmovnu těch devadesátek. A tímto skončily přihlášky k faktickým poznámkám, můžeme se vrátit do obecné rozpravy řádně přihlášených.

A nyní prosím, paní poslankyně, ujměte se slova. Děkuji, paní předsedající.

A děkuji za to, že jste přijeli.

A já bych chtěla opravdu znát odpověď na to, co jste tu řekl.

Byli tam zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí a nikdo nás na tu chybu, já nevím jakou, neupozornil.

To není chyba, to chcete.

Já s vámi souhlasím.